Z toho programového prohlášení, a to já považuji za pozitivní, během dneška jsme zjistili, že Andrej Babiš sestavil levicovou vládu a že chce prosazovat levicový program, protože už na těch příkladech, na které jsem ukázal, je zřejmé, že tímto směrem postupuje. Já to nijak nekritizuji, je to legitimní a dokonce považuji za velmi pozitivní, že jsme se to konečně dozvěděli a že víme, kam se tato vláda bude řadit.

Takže já se obávám, že v té další verzi, která nás pravděpodobně čeká, můžeme čekat další nápady, jako třeba můžeme čekat obědy zdarma ve státní kuchyni pro důchodce nebo pro jakékoli sociální skupiny. Čekám znárodnění malých maloobchodů nebo povinné majetkové přiznání pro všechny občany. To jsou věci, které podle mého názoru můžeme čekat, pokud vyjde ta předpověď, že Andrej Babiš se obejme s komunistickou stranou a se sociální demokracií. Abych to uzavřel, podle mě současná vláda nepřichází s programem, který by nabízel nižší daně, méně státního přerozdělování, nepřináší konkrétní řešení penzijní reformy, už vůbec nepřináší více svobody pro občany. Nabízí pravý opak, a proto samozřejmě nemohu tuto vládu podpořit. Děkuji za pozornost.

Dobře, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

O svolání prý požádali poslanci ANO a SPD a chtějí tam hlasovat, aby byl přizván na to jednání ohledně pana Babiše a pana Faltýnka ještě jakýsi pan Komárek. Ten pan Komárek prý má mít nějaké kompromitační informace na policejního vyšetřovatele Pavla Nevtípila a byl historicky nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci v kauze policejního prezidenta Tuhého. Nyní Jiří Komárek vede sekci řízení rizik při správě daní Generálního finančního ředitelství Praha, kam byl dosazen za vládnutí ANO na Ministerstvu financí.

My jsme ji dali, pan premiér se omluvil a bylo tam x různých obstrukcí, kvůli kterým mandátový a imunitní výbor nekonal, ačkoli by konat měl, protože zákon jasně stanoví, že to jednání má proběhnout bez zbytečných odkladů. Takže já si myslím, že teď jediná věc, kterou můžeme udělat, když tady máme jak pana poslance Faltýnka, tak pana poslance Babiše, jediná věc, kterou můžeme udělat, je, že teď přerušíme jednání schůze Poslanecké sněmovny, sejde se mandátový a imunitní výbor, když tedy byl svolán po schůzi Poslanecké sněmovny, tak se může sejít hned, páni poslanci se tam můžou vyjádřit k té žádosti o vydání a budeme mít hotovo. Pak můžeme pokračovat vydáním vlá... Takže já tady předkládám návrh na přerušení schůze na dvě hodiny pro účely jednání mandátového a imunitního výboru ohledně vydání obou dvou poslanců.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh je zamítnut. Pokračujeme tedy. Prosím, máte slovo. S přednostním právem, prosím. Takže tedy ne faktická poznámka, ale přednostní právo, chápu to dobře? Jenom chci říct, že poté, co neprošel návrh pana předsedy Michálka a stále ještě zasedá Poslanecká sněmovna, tak dovolte, abych vám sdělil svůj názor, že pokládám za naprosto nepřípustné, že dnes večer budou pořádány další obstrukce při jednání mandátového a imunitního výboru, při jednání o zbavení imunity pánů poslanců Faltýnka a Babiše.